Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 28. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám.

Případně mi sdělte, kdo hlasuje s kartou náhradní.